Se samotným zvýšením sazeb nevyslovilo souhlasné stanovisko Ministerstvo spravedlnosti a chtěl bych tady technicky doplnit, že s tímto návrhem nevyslovil souhlas ani výbor pro bezpečnost. Dále trestní zákoník nebude chránit už jen a pouze státní hranice České republiky, ale hranice všech států Evropské unie a schengenského prostoru. Skončí tak doba, kdy nemohly být určité přeshraniční skutky, odhalené v mezinárodní spolupráci, naší policií stíhány.

Policisté rozhodně nebudou převaděčům uvalovat žádné tresty jako takové, policisté převaděče zajistí a jistě je předají v následné době k řádnému procesu.

Děkuji. Máte slovo. Chtěla bych opravdu požádat především všechny koaliční poslance, zda by se zamysleli nad tím, zda ten pozměňovací návrh nepodpořit, protože tak, jak tady teď zaznělo z úst pana ministra vnitra, pan ministr vnitra to navrhoval, ale neodsouhlasilo to Ministerstvo spravedlnosti.

Takže já bych vás chtěla moc požádat o to, abyste ten pozměňovací návrh podpořili, a to především i z toho důvodu, že budete jasně říkat, že je nutné řešit nelegální migraci, a měli bychom tím, že pan ministr vnitra říká, že to předkládá právě proto, aby došlo ke zpřísnění, ale to zpřísnění a to zvýšení sazeb tam není. Není tam obsaženo. Děkuji vám. Děkuju, pane předsedající.

Já tomu nerozumím, protože převaděčství jako takové je problém.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové, v podstatě to tady řekli moji dva předřečníci. Já jsem se hlásil v okamžiku, kdy jsem nevěděl, že bude reakce mých kolegů. Chtěl bych říci jediné. Boj s migrací je velice složitý, migrace opět narůstá. Teď narůstá sice v oblasti Středozemí, ale na jaře můžeme očekávat migraci, která jde naší cestou, a ta možnost až dvojnásobné trestní sazby za organizování této činnosti na území naší republiky i mimo území naší republiky já si myslím, že je potřeba toho využít bez ohledu na to, jestli jsme koalice, nebo opozice, protože náš boj proti nelegální migraci byl měl být shodný. Chci jenom připomenout, že rozdělení ve výboru pro bezpečnost samozřejmě je ve prospěch koalice, co se týče počtu, takže výhru o jeden hlas bych tady nedémonizoval, a naopak na své kolegy i všechny ostatní poslance a poslankyně bych chtěl apelovat, aby si byli vědomi, že teď budeme jednat o možnosti, o pozměňovacím návrhu, který by měl zásadním způsobem odradit organizátory převaděčství. Děkuji. Prosím pana poslance Letochu. Děkuji za slovo.

Snad jsem odpověděl na vše. Děkuji.

Děkuji za slovo. Ke kolegovi poslanci a zpravodaji panu Letochovi, prostřednictvím pana předsedajícího, víte, vy si trošku protiřečíte. Pan ministr vnitra tady řekl, že ten návrh předložil. Předložil ho, když se ten zákon připravoval. Ale nedostal souhlasné stanovisko od Ministerstva spravedlnosti.

Uvědomujete si vůbec, že je velmi nutné to řešit, a potřebujeme to mít v souladu s ostatními státy?